Jenom podotýkám, že máme zde informaci, že má být sloučena rozprava.

Hlásí se s přednostním právem paní předsedkyně.

Máte slovo, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, já jenom upřesním. Včera sice pan předseda Benda navrhoval, abychom zařadili bod 83, Listina základních práv a svobod, za tento tisk, a říkal, že si myslí, že právě z toho důvodu že by k tomu měly být sloučeny rozpravy, ale o ničem takovém se samozřejmě nemohlo ještě včera hlasovat ani to nemohlo být navrženo, protože ten bod se musí nejdříve otevřít. Takže pokud má někdo zájem o sloučení rozpravy k těmto dvěma tiskům, to znamená, bodu 71 a 83, je potřeba, aby tak navrhl a my o tom všichni rozhodli hlasováním, to je standardní postup. Já to teď ale nejdu navrhnout, abych byla správně pochopena, jenom upřesňuji ten postoj pro ty, kteří by třeba tak učinit chtěli. Já tak učinit nechci. Děkuji. S přednostním se hlásí pan místopředseda Bartošek. Děkuji, pane místopředsedo.

Samozřejmě v případě, že nezazní návrh na sloučení rozpravy, budeme pokračovat bod po bodu.

Myslím si, že jsou to věci, které spolu bezprostředně souvisí.

Výsledek: zamítnuto. Konstatuji, že sloučená rozprava nebude, a můžeme pokračovat v prvním bodě, a to je bod 71.

A poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit. Ještě jednou vás žádám, kolegyně, kolegové, prosím, zejména z pravé strany sněmovny, prosím.

Totožný návrh byl předložen v předchozím volebním období, ale s koncem volebního období řečeno sněmovní hantýrkou: spadl pod stůl.